Čili myslím to tak, jak to říkám.

Tak teď tady mám jeden, dva, tři, čtyři, pět přednostních práv.

Prosím, máte slovo.

Já jsem se přihlásil k prosbě o změnu programu jednání naší schůze, a sice konkrétně tak, že bych si dovolil požádat po dohodě s ministrem obrany o pevné zařazení těchto bodů našeho programu.

Dobrá. Pan předseda Fiala, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se musím vrátit k výrokům paní ministryně Válkové a k tomu jejímu zdůvodnění, které zde přednesla. Paní ministryně, já jsem vaše vysvětlení vůbec nepochopil, celé to srovnání, jaký je rozdíl mezi územím protektorátu a protektorátem, to, že se tu nic nedělo, nebo méně dělo ve srovnání s jinými zeměmi, všechno to, co jste tady vykládala, jsou opravdu ahistorické nesmysly. Já vám nabízím, že vám jako historik vysvětlím, co se na území protektorátu opravdu dělo, a pak byste se styděla, že takové věci tady vůbec říkáte a opakujete je. A to, co považuji omlouvám se za to slovo to, co považuji za opravdu velmi neslušné, je to, že místo abyste vysvětlila svoje výroky, popř. se za ně omluvila, tak napadáte opozici způsobem, který je pro mě nepřijatelný. Já vám za sebe říkám, já jsem tady žádná dlouhá léta nebyl, já jsem šel do politiky v podstatě ve stejné chvíli jako vy. Nemáte právo házet špínu na jiné, když sama děláte obrovské politické chyby. Já vás vyzývám, abyste na základě výroku o protektorátu a dalších výroků, které vám moji kolegové řekli, zvážila svoje setrvání ve funkci ministryně spravedlnosti. Pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Já jsem si přečetl včera až po těch mediálních odezvách ten rozhovor, přečetl jsem si tiskovou zprávu paní ministryně ze včerejšího dne, které ona říká omluva, a pečlivě jsem poslouchal její dnešní vystoupení. A fakt vám, kolegyně a kolegové, nerozumím, že jste tomu mohli tleskat. Srovnejte teritorium Československé republiky a teritorium protektorátu Čech a Moravy a hned si odpovězte, jestli se něco stalo, nebo nestalo.

Málo válečných událostí a málo obětí. Ona to relativizuje tím, že ve srovnání s jinými, ale to není omluva.